Vládní návrh z tohoto poslaneckého návrhu vychází, rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které ten původní poslanecký návrh neobsahoval.

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

Také zde zaznělo, že tento tisk je již ve výboru. Paní ministryně Němcová tady slíbila při projednávání sněmovního tisku 22, že předloží urychleně vládní návrh zákona. Je třeba říci, že ten vládní návrh vychází z našeho návrhu zákona, že vláda vlastně použila obdobné řešení, jaké jsme užili my, a rozšířila náš návrh o ozbrojené složky a příslušníky bezpečnostních sborů. My cítíme potřebu jako klub KDUČSL, aby problematika, kterou tento návrh zákona řeší, byla urychleně vyřešena. Proto dnes tento zákon podpoříme.

Závěrem bych chtěl ještě apelovat na paní ministryni. Při rozhovorech s těmi poškozenými osobami, což byli zejména horníci, ale jsou to i další profesní skupiny, vyvstaly ještě některé další problémy, které tato novela neřeší.

A na úplný závěr si dovolím jednu takovou osobní poznámku. Často jsou poslanecké novely brány jako zdržování a jako něco, co je nepatřičné.

Děkuji vám za pozornost.

Vláda v demisi dlouho nekonala, až muselo dojít na opozičně koaliční práci pana poslance Kaňkovského a kolegy Nachera, aby připravili poslaneckou iniciativu, kterou jsme probírali na sociálním výboru.

Poslanecká sněmovna není hlasovací mašina pro žádnou vládu, natož tu, která je v demisi. Vy nemáte žádnou důvěru. A já si myslím, že i mimo jiné z toho důvodu, že ten váš vládní návrh také není dokonalý, stejně jako není dokonalá ta poslanecká novela, kterou připravili moji dva kolegové, tak si myslím a jsem přesvědčen, že by bylo dobré, aby tento problém byl řádně prodiskutován v celém poslaneckém procesu minimálně na sociálním výboru. Ano, eviduji veto, které znamená, že nebudeme projednávat podle § 90 tento návrh zákona. V tuto chvíli mám jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Hájek, a z místa se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Babišová.

Mě to mrzí.

S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Nacher, pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tím jsem uklidňoval ty horníky a myslel jsem skutečně, že tu devadesátku tady dneska dáme a že to projde, protože to je kompromisní návrh.

Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Kolik myslíte, že na této schůzi je vládních návrhů navržených v devadesátce, vlády bez důvěry? Čtyři. Čtyři na jedné schůzi. Za druhé.

Myslím, že ta argumentace není fér.

Porovnejte důvodovou zprávu, text důvodové zprávy poslaneckého návrhu a vládního návrhu a zkuste tam najít pět rozdílů. Nenajdete.